Dále, osobně si myslím, že už tedy v podstatě ty připomínky a diskusní příspěvky zde byly, jsem shrnul do těchto několika zásadních bodů.

Vyčkejme určitou dobu. Někteří říkají pět let, někteří říkají deset let.

Já věřím a jsem o tom přesvědčen, že i v této Poslanecké sněmovně je většina rozumných lidí, kteří budou rozumně hlasovat. A normální je nekouřit. Děkuji vám. Tím jsme se vyrovnali se závěrečnými slovy, takže se přesuneme k hlasování. Byl předložen návrh na zamítnutí. Prosím, abyste se přihlásili svými kartami. Počkáme, až se nám počet ustálí...

Takže prosím o klid. Budeme hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu. Opakuji, budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti zamítnutí?

Návrh na zamítnutí byl přijat.

Nezpochybňujete hlasování?

Pan předseda Kalousek. Já myslím, že ta věta musí zaznít na mikrofon. Vzhledem k tomu, že panu poslanci Holíkovi nefungovalo zařízení, a já nemám žádný důvod mu nevěřit, zpochybňuji proto hlasování. Já děkuji. Hlasování tedy bylo zpochybněno z důvodu nefunkčnosti hlasovacího zařízení. Takže ho budeme opakovat. Myslím, že jsou všichni přítomni a přihlášeni. Prosím přihlaste se znovu svými kartami. Opakuji, že budeme opakovat hlasování o zamítnutí předloženého návrhu. Počkám, až se... Napřed námitka? Nedohodli, dobře. Tak v tom případě budeme nejdříve hlasovat o námitce, jestli budeme hlasování opakovat.

Pan předseda Kováčik.

Takže ve smyslu našeho pátečního rozhodnutí tedy vašeho, já s tím nesouhlasil, ale podřídil jsem se většině pan předsedající teď správně nechává okamžitě hlasovat znovu o věci. Jestli je to jinak, pojďme se tedy dohodnout, jak to správně má být. Jestli se pamatujete, tehdy jsem byl nařčen z toho, že komunisti nedodržují zákon. Tak, pan předseda.

Já bych chtěl poprosit kolegy, kteří takto interpretují jednací řád, aby tak přestali činit. Je krajně nepravděpodobné, aby nefungovalo přesně jenom jednomu poslanci hlasovací zařízení.

My nejsme schopni to prokázat. Tady musí existovat nějaká objektivní porucha toho zařízení. My jsme to skutečně zkoumali v ten pátek. Byly to dvě různé větve.

Tam byla lidská chyba.

A budeme automaticky hlasovat stále dokola a dokola. Takže kdyby se jednalo o poruchu na nějaké větvi a bylo by to třeba deset poslanců v kuse, skutečně by tam byla technická závada, tak to akceptujme a hlasujme znova. Toto byl problém na jednom hlasovacím zařízení, které momentálně funguje.

Já děkuji.